Prosím, máte slovo.

A uvědomme si, že i ti, kteří ty peníze distribuují, jsou lidé, kteří nesou určitou odpovědnost, a jsou to lidé, kteří potřebují mít alespoň elementární kontrolu. Ano, je pravda, že byly programy typu záruk, které byly náročnější.